Výstupem obou těchto kongresů jsou změny a doplňky jednotlivých smluv, které jsou nyní ve formě takzvaných dodatkových protokolů znovu předkládány Parlamentu České republiky. Akta SPU byla na obou mimořádných kongresech podepsána Českou republikou s výhradou jejich ratifikace.

Praktickým naplňováním obsahu Akt je v České republice pověřena Česká pošta, státní podnik, a to na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence mimo jiné zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty SPU. Texty Akt SPU, které jsou přílohou dnes projednávaného sněmovního tisku, nepřináší pro Českou republiku žádné komplikace. Nevznikají z nich rovněž žádné nové nároky na státní rozpočet. Poté, co zahraniční výbor dne 3. února letošního roku tento tisk projednal a na základě toho doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas k ratifikaci Akt SPU, a souhlas dal v březnu rovněž i Senát Parlamentu, vás chci požádat, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abyste svými hlasy podpořili tento souhlas i vy. Děkuji. Také děkuji za uvedení tisku a prosím o usazení u stolku zpravodajů. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaroslava Bžocha, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 92/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.